Proto si dovoluji požádat a myslím si, že je to naše povinnost, že je naše povinnost, abychom domácí veřejnosti i mezinárodní veřejnosti jasně řekli, jaký má názor Poslanecká sněmovna.

Já si myslím, že Poslanecká sněmovna by nemyslím si, že jakékoliv usnesení Poslanecké sněmovny zvrátí vůli pana prezidenta udělat cokoliv. Ale myslím si, že je naší povinností, když toho už zřetelně není schopna vláda, aby Poslanecká sněmovna své stanovisko řekla jasně.

Já nevím, jestli mě pan předseda Faltýnek překřikuje schválně, abych nebyl slyšet, nebo tak jako že to dělá vždycky.

Děkuji, paní předsedající. Takže prosíme o zařazení tohoto bodu.

Poslanecká sněmovna si váží obětí všech padlých sovětských vojáků. Žádá proto prezidenta republiky, aby uctil jejich památku vhodnějším způsobem než holdem ruským zbraním, které dnes ohrožují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, jejíž občané při osvobozování České republiky padli také. Samozřejmě v rámci diskuse bychom byli ochotni diskutovat o jakékoliv rozumné změně. Děkuji panu kolegovi Blažkovi.

Nám to prostě nesmí být jedno!

Hezké odpoledne kolegyně, kolegové.

Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Kudela. Prosím, máte slovo.

Sněmovní tisk 394, plemenářský zákon, zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 30 dnů. Děkuji. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové dobré odpoledne. Po předběžných jednáních a informacích z grémia si dovolím požádat a navrhnout následující. V programu schůze v tuto chvíli máme zařazené dva volební body, je to Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky. Jsou to druhá kola voleb z minulého týdne a já bych za prvé rád požádal o zařazení nových volebních bodů. Je to za prvé návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a tím druhým novým bodem by byl návrh na jmenování osmi členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Měli bychom tedy v tomto týdnu dohromady čtyři volební body. A vzhledem k tomu, jaké jsou návrhy na projednání zákonů v tomto týdnu a také jaká je náročnost a mediální zájem o tyto zákony, tak bych rád navrhl, abychom výjimečně v tomto týdnu provedli všechny čtyři volební body až v pátek, a to na závěr schůze. Takže ta formulace by byla jako poslední body po projednání energetického zákona, poslední body před odpolední pauzou, resp. ukončením schůze, pokud tedy nebude návrh jiný. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Vondráček. Děkuji za slovo. Pan poslanec Kudela zamířil na stejný termín, na který jsem měl zamířeno i já.

Je to zákon týkající se zákazu kouření v restauracích a mým záměrem bylo zařadit ho jako první pevně zařazený po všech bodech, které byly načteny z grémia.

Po pevně zařazených bodech dnes?

Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí k programu schůze. Nevidím nikoho, tudíž přikročíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Jako první budeme hlasovat návrh pana poslance Kalouska na rozšíření programu, tedy zařazení nového bodu, a to je Stanovisko Poslanecké sněmovny k návštěvě prezidenta České republiky v Moskvě. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 102, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 67, proti 71.